Děkuji. To byl jeden protinávrh. Prosím, máte slovo.

První protinávrh přednesl pan poslanec Černohorský, s tím se vyrovnáme hlasováním v tuto chvíli. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 155 poslanců, pro 27, proti 61. Návrh nebyl přijat. Druhý protinávrh přednesl pan poslanec Třešňák, o tom zahajuji hlasování nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 155 poslanců, pro 26, proti 63. Ani tento protinávrh nebyl přijat. A nyní budeme hlasovat o proceduře v podobě, jak byla přednesena panem zpravodajem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 241. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Je to panem poslancem Černohorským ve druhém čtení podaný návrh na zamítnutí zákona. Hospodářský výbor tento návrh nehlasoval, nemám k němu stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 242. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Nyní návrhy legislativně technických úprav.

Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 243. Návrh byla přijat. Pan poslanec tímto návrhem vypouští úpravu mezitímního rozhodnutí pro nevybranou energetickou infrastrukturu. Jedná se o zrušení samotného novelizačního návrhu. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 244. Návrh nebyl přijat. Je to můj poslanecký návrh. Pokud by byl odhlasován, tak nebude hlasovatelný A1. Tento návrh je de facto legislativně technická úprava, nebo vylepšení tohoto původního, již odsouhlaseného A1 na hospodářském výboru. Tento pozměňovací návrh i v té původní podobě umožňuje u staveb dopravní infrastruktury požádat současně s umístěním a povolením stavby i o vyvlastnění. Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 245. Návrh byl přijat. Tím pádem návrh A1 hospodářského výboru se stává nehlasovatelným. Nyní prosím hlasování o návrhu hospodářského výboru A2. Tento návrh rozšiřuje přílohu zákona o silnice první třídy číslo 9, 13 a 50. Stanovisko kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 246. Návrh byl přijat.

Stanovisko hospodářského výboru je negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 248. Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko výboru negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 249. Přihlášeno 155 poslanců, pro 19, proti 112. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 250. Návrh byl přijat. Stanovisko hospodářského výboru negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní pozměňovací návrh A5 hospodářského výboru. V tomto návrhu zavádíme nový institut doručování oznámení o zahájení řízení takzvanou veřejnou vyhláškou, pokud nebylo možné doručit na evidovanou adresu. A zároveň se osobám neznámého pobytu, případně neznámým vlastníkům nemusí pro doručení ustanovit opatrovník.